Pro mě je to zásadní záležitost.

Takže úvahy o tom, že jsme vítači, že vláda nic neřeší, že nic nedělala, nejsou prostě pravdivé.

Takže já si myslím, že tady v této Sněmovně se shodneme. Jenom vás prosím o to, abychom tento bod odhlasovali jako první až na pátek, kdy zasedne výbor, na který máte přístup a na který na rozdíl od pléna Sněmovny mohou přijít i odborníci. Prosím vás o uvažování podle zdravého selského rozumu. Děkuji vám. . S přednostním právem pan předseda Fiala. Nicméně ten výbor proběhl, já si myslím, že to bylo někdy 13., 14. prosince.

Někteří naši poslanci na tom výboru už navrhovali jistá usnesení, samozřejmě všechna byla zamítnuta. Já chápu, že mohla být zamítnuta, protože byla nevhodně formulována a protože cokoliv. Ale ten výbor se k žádnému novému usnesení neměl.

Takže já chápu pana Benešíka, ale já tomu příliš nevěřím. Já vám děkuji. Upozorňuji kolegy, že se nenacházíme v rozpravě, takže mám tady nějakou faktickou poznámku, které nemohu vyhovět.

Opakuji, nejedná se o rozpravu.

Platí vaše přihláška k pořadu schůze?

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji mnohokrát. Na tuto skutečnost je nutné upozornit.

Ruší svoji přihlášku.

Takže ne že jsme premiéra nevybavili žádným usnesením, ale potvrdili jsme mu, doporučili jsme mu a vyzvali jsme ho k tomu, aby prosazoval přesně to, co já jsem tady četl, a mnohé další.

Jestliže se nikdo další nehlásí k pořadu schůze pan předseda Kováčik.

Jdeme vstřícně kupředu, chceme to zařadit jako pouhý bod jednání této schůze Poslanecké sněmovny, nikoli jako svolanou mimořádnou schůzi, na kterou máme dostatek a dostatek podpisů. Jenom upozorňuji při hlasování o zařazení toho bodu, že je tady seznam dostatku podpisů k tomu, aby mohla být svolána mimořádná schůze. Efektivnější podle mě bude projednat to zde na této schůzi dnes. Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, takže teď se vypořádáme se všemi návrhy hlasováním. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 188 poslanců, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme jako o prvním hlasovat o návrhu pana předsedy Bartoše, který sice nenavrhoval zařazení nového bodu vydání, ale je zde předchozí návrh pana Grospiče, který přišel písemně na vedení Sněmovny, totéž navrhoval pan předseda Bartošek. Já bych tedy jako první nechal hlasovat vůbec o zařazení toho bodu do pořadu schůze, jestli souhlasíte, samostatným hlasováním. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Já bych měl nechat hlasovat o těch návrzích tak, jak byly postupně předkládány.